Já je tady vůbec nevidím, ale věřím, že třeba vystoupí s faktickými poznámkami.

Já si myslím, že takováto změna v demokratickém právním státě, ve kterém žijeme, by neměla probíhat takto pokoutně prostřednictvím pozměňovacího návrhu, změna, která není projednána zdravotnickým výborem, která neobešla všechna připomínková místa, která by v rámci klasického legislativního procesu musela projít.

Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý den, dámy a pánové.

Tyto pozměňovací návrhy připravilo Ministerstvo zdravotnictví, ministr mě ujistil, že jsou i prodiskutovány, a samozřejmě i vysvětlil, jakým způsobem tato novela je tady ve Sněmovně.

Děkuji, vážený pane předsedající.

V tuhle chvíli jsou tady dva systémy, do kterých mají lékaři zadávat očkování.

To znamená, to není něco, co by z terénu nebylo podporováno.

To znamená, ten, kdo má přístup k eReceptu, uvidí jak recepty, tak očkování. Mají to vyzkoušené, chtějí to, tak proč bychom jim v tom bránili. Já vám také děkuji, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Není to přílepek. Je to zákon o léčivech.

Druhá věc. Chci říct, že v mnohém vašim výhradám rozumím a ty věci určitě nejsou v tuto chvíli dodiskutované.

Čili to chci říci, že o tomto se určitě debata povede i s vedením Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Já vám také děkuji.

Takže tam tu debatu nesvedeme.

A v tom zákoně se jasně říká: umožňuje se přístup Ústavu zdravotnických informací a statistiky k elektronickým receptům a záznamům o očkování za účelem plnění dalších úkolů. Tam to prostě je jasně napsané.

Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To jsou základní výhrady. Já chápu, že si to všichni velmi pečlivě přečetli, o tom nepochybuji, že jistě se dotazovali, o tom také nepochybuji.

A tady se stalo něco podobného.

Jak dobře víte, ten jeden jsem připodepsala, a já vám řeknu proč protože ten jediný má tady smysl. Je to o etických komisích a tam se velmi často stává, že samozřejmě my jsme tam v součinnosti s našimi odborníky z laboratoří, kde platí zase jiné zákony, čili tam ano, tam má smysl, abychom tento jediný pozměňovací návrh tady projednali.